Minulý týden vlakovou nehodu v Brně, která potvrzuje rostoucí počet nehod na železnici. A nyní řešíme mýtný systém. Co přijde příště?

Já vám děkuji. Děkuji panu předsedovi Bartoškovi, který se stane současně zpravodajem tohoto bodu. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Pořadí bude následující: s přednostním právem písemně je přihlášen pan předseda Faltýnek, po něm je s přednostním právem přihlášen pan předseda Stanjura a pak přijde řada na poslance, kteří se přihlásili do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Já chci moc poděkovat kolegovi Bartoškovi za jeho úvodní slovo. A ve svém projevu samozřejmě budu částečně reagovat i na to pověřenínepověření, protože já jsem nikdy, pane kolego, nikdy neřekl, že jsem měl nějaké pověření prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, pane kolego. A pan kolega Bartošek já teď bohužel, protože pan kolega Bartošek to zmínil, já to ve svém projevu, který jsem si připravoval dneska ráno, tak to nemám.

Moc se omlouvám, nemám to v projevu. Žádné jméno, chci být naprosto politicky a věcně korektní. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.

Tak si tedy na začátku řekněme, o čem je celá kauza mýto. No to přece všichni víme, ne? O ničem jiném to není. O velkých penězích.

Nechybí?

A o tom, vážení kolegové a kolegyně, naši novináři zatím nenapsali ani jednu čárku.

Jenom 1,5 miliardy na tři roky, samozřejmě.

V tom je ten rozdíl.

Víte, já jsem to už jednou prožil. Tady, v Poslanecké sněmovně.

Vzpomínáte na moji argumentaci tady v Poslanecké sněmovně proti tomu policejnímu obvinění? Někteří možná ano.

Moje argumentace, že smlouva, která existuje, nemůže být fiktivní, nikdo nechtěl slyšet.

A nyní, proč se Faltýnek motal do mýta. Ten příběh je velmi jednoduchý. A začal v létě roku 2015, zde v Poslanecké sněmovně, vážení přátelé. Možná si někteří kolegové vzpomenou, že zde v kanceláři premiéra probíhala koaliční rada, která řešila mýto, nahoře v kanceláři pana premiéra.